Takhle odvážní my jsme fakt nebyli. Klobouk dolů před odvahou tohle navrhnout. Ale zcela nepřekvapivě to sociální demokraté zablokovali v rámci připomínkového řízení a zřejmě koaličního vyjednávání. A pak tam taky byl zákaz poskytování dalších státních záruk.

Opravdu.

Pokud ne, tak je to legrace. Tak prostě máme jenom nadpis.

Takže jak se říká v jedné slavné knize, všechna zvířata jsou si rovna, jenom některá jsou si rovnější. A to je realita. Proto říkám, že ten vládní návrh je absolutní vítězství sociálních demokratů. Oni tomu nevěří. Je to legitimní politický nástroj. Když mluvil pan zpravodaj o dluhové brzdě, tak mu kladu veřejně otázku, ať mi najde v návrhu ústavního zákona jedinou povinnost vlády, která tvoří dluhovou brzdu. A nejenom v tom ústavním zákoně. Ať mně to najde i v tom doprovodném zákoně. Z toho všeho je jasné, že jsme připraveni vést konstruktivní debatu. Je to opravdu náš dlouhodobý programový bod.

Ale oni jsou taková chytrá horákyně. Oni to sice navrhli schválit, ale nic tam není.